Pobídky mohou zahrnovat různé daňové úlevy, dotace, snížení byrokracie, ale i jiné podpůrné mechanismy. Jejich cílem může být snížit investiční rizika a zvýšit atraktivitu podnikatelského prostředí.

Nepochybně se tímto způsobem vytváří stimuly pro investory, aby přinesli svůj kapitál a svůj knowhow do našich společností a podporovali tak jejich rozvoj. Jak se nám to daří nebo dařilo do této chvíle, nechám na vašem posouzení.

Tato konkurenceschopnost nás pak motivuje samozřejmě k dalším inovacím a zvyšuje naše schopnosti přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám, které se však nemění přirozeně, ale jak jsem již zmínil, jsou akcelerovány svým způsobem uměle a na základě politických rozhodnutí, v našem případě Evropské unie, a obávám se, že v blízké budoucnosti i jakýmsi možná trochu geopolitickým přetlačováním mezi Evropou a Amerikou. A poslední, neméně důležitou výhodou, kterou bych tady rád zmínil, je to, že investiční pobídky lze využít i ke zlepšení životního prostředí, dopadů činnosti podniků, podnikatelů na životní prostředí.

Děkuji, pane předsedající. Všem se omlouvám za to, že tady možná říkám to, co je všeobecně známo, a že to podávám nezáživnou formou. Nicméně ta novela prostě je podstatná pro budoucí směřování České republiky a veřejných prostředků, takže si dovolím tedy shrnout zásadní výhody a nevýhody investičních pobídek. Tou poslední, kterou jsem tady zmínil, je to, že mohou sloužit ke zlepšení právě životního prostředí. A já bych tady rád slyšel, jestli Česká republika půjde tím směrem. Pak bychom tady svým způsobem zase popřeli to, co tady zaznělo v rámci projednání konsolidačního balíčku, kdy na jednu stranu říkáme, že budeme oklešťovat národní finance, které půjdou tímto směrem, a na druhou stranu tedy čerpáme evropské dotace, které právě taky můžeme využít na podporu zlepšování životního prostředí a dopadů činností podniků na celosvětové klima.

Ale nechci zdržovat, omlouvám se. Ty investice mohou vést k rozvoji ekologicky šetrných technologií a snížení emisí, respektive k efektivnějšímu využívání zdrojů. Investoři se samozřejmě mohou angažovat v udržitelných projektech, přispívají tak k ochraně naší planety a zanechávají pozitivní odkaz pro budoucí generace.

Investiční pobídky jsou tedy prostředkem, které nám umožňují posunout naši společnost kupředu.

Prosím, kolegové napravo, požádám o ztišení.

Prosím, pokračujte. Investiční pobídky jsou prostředkem, který nám umožňuje posunout společnost dopředu, a jsou to nástroje, které motivují investory, aby přinášeli svůj kapitál, inovace a vytvářeli nová pracovní místa do našeho prostředí, ať už se jedná o malé podnikatele, inovativní startupy nebo mezinárodní korporace. Investiční pobídky jim poskytují příležitost prosperovat a spolupracovat na budování lepšího světa. To je zajímavý moment, protože na jednu stranu my říkáme, že podporujeme velké mezinárodní koncerny, a na druhou stranu zase říkáme, že je to špatně a že bychom se spíš měli zaměřit na malé podnikatele a střední podnikatele. Vidím tady jistou nekonzistentnost v prohlášení vlády.